Ještě faktická poznámka pana kolegy Hájka.

Já určitě nechci zdržovat, ale jedná se o to, že skutečně nastaly nové skutečnosti.

Takže z toho titulu je to nová věc. Ale teď ten nový podnět, který je, tak samozřejmě oni mají plnou agenturu práce. Ale jestli Sněmovna jim něco uloží, tak si myslím, že z hlediska priorit by to mělo být na potom prvním místě, když to bude mít mandát Sněmovny. Proto bych vás chtěl znovu požádat, abychom to podpořili, a tím pádem skutečně Sněmovna může lépe kontrolovat plnění tohoto případně úkolu. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěla bych reagovat na pana poslance Laudáta, a sice otázkou. Proč se nás ptá? Prostřednictvím pana předsedajícího.

Skandálním způsobem, neuvěřitelným způsobem.

Odpovězte nám na to! Ne že se vy nás budete ptát. My se ptáme vás! Děkuji.

Já se přiznám, že já se neptám paní kolegyně Lorencové. Tak ať začnou konat. Já jenom říkám, proč nekonáte. Co to předvádíte jako národu? Tak začněte něco dělat. A když je to tak důležité, proč tady nesedí? Oba dva? Byl tady vyzván vaším poslancem ministr Pelikán. Tak ať začnou konat. Já jsem tady v devadesátých letech neseděl. Tak jako sorry.

Nyní přednostní právo pana zpravodaje pan kolega Marek Černoch. Připraví se kolegyně Halíková. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Je za to někdo zodpovědný? Jsou tady kolegové, kteří byli u policie.

Minulá vláda padla, protože tam vletěla policie. Tady se jedná o desítky miliard, a nic se neděje. Nic se neděje. Můžou za to ti, nebo ti, nebo... Jde na jedné straně o lidi a na druhé straně o nějakou spravedlnost.

Je to opravdu tak strašně složité pochopit? A jestliže pan premiér Sobotka v době, kdy byl ministrem financí, podepisoval privatizaci a není schopen doložit, že za to nemohl, nebo že to nebyla jeho chyba, jeho vina, politická chyba nebo i trestní, tak tady je přece něco špatně. Udělejte, nebo udělejme něco.